Nyní další faktické poznámky.

Já musím reagovat na své předřečníky. K Markovi Černochovi prostě tak to bylo, prostřednictvím pana předsedajícího, že na základě těch dvouletých, a možná i k panu kolegovi Kalouskovi také prostřednictvím pana předsedajícího, během dvouleté přípravy tohoto zákona, který byl opravdu velmi široce projednáván a rozesílán i na všechny poslanecké kluby, tak si můžete tipnout, kolik poslanců reagovalo na Ministerstvo financí a chtělo se o této věci nějak bavit, a to jakýmkoli způsobem. Dva! Byli to dva. Byl jsem to já a na toho druhého marně vzpomínám, jestli to byl pan poslanec Krákora. Můžeme se dotázat Ministerstva financí. Jinak souhlasím s tím, že to je o finanční gramotnosti, to s tím naprosto souhlasím. Ale k těm exekucím musím říct, že také ten institut exekucí je zneužíván, že skutečně jsou tady věřitelé, kteří si ty dlužníky skutečně vyrábějí. Ale je to v nesrozumitelnosti těch smluv, kdy ta nejdůležitější ustanovení jsou psána obvykle malým písmem, navraťte peníze na neexistující adresy, v neexistující časy a já nevím co ještě. To je celé. Pokud by byli všichni fér, tak bychom to skutečně tady nemuseli řešit, to s tím souhlasím.

Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající.

Abychom si byli vědomi té situace v Evropě ve vyspělých zemích. Všechny tyto vyspělé země zastropování RPSN nemají.

Lepší cestou je nezastropovat a mít pod kontrolou. Proto podporuji ten návrh i kolegy Klašky, aby tam byl dohled České národní banky.

Nyní pan poslanec Ivan Gabal a doufám, že to bude poslední faktická poznámka a pak bude přednostní právo pana ministra financí, poté paní kolegyně Zelienková. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pane premiére, já jsem chtěl jenom dát k úvaze asi dvě myšlenky.

Je otázka, jestli to měřit počtem těch, kteří ty finanční služby poskytují, anebo počtem těch, kteří do těch dluhů spadnou. Mnoho jich z toho titulu uteklo do zahraničí. Ale to, co si myslím, že by mělo vyvolat větší pozornost, je prudký růst exekucí do důchodu. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já zásadně odmítám, že by naše koalice dělala ve Sněmovně nějaké zmatky.

A ta schůzka byla organizována měsíc dopředu a byli tam zástupci soudu, Ministerstva spravedlnosti, kultury, kraje, města a další. A na organizačním výboru bylo víckrát řečeno, že jsem omluven a že moje zákony ve třetím čtení mají být čteny dnes. Takže je to jenom manipulace a lež a samozřejmě různé pomluvy. Já když chodím do krajů, tak z toho vypadne i výsledek.

A bude tam i to letadlo. Takže památník Tomáše Bati by měl být příští rok možná hotov, ale určitě se začne stavět.

Takže také budu dělat maximum pro to, aby to kino bylo zase dáno do pořádku. Já jsem rozdával koblihy naposledy v Karlovarském kraji a od šesti ráno do sedmi ráno, potom jsem šel pracovat jako ministr financí.

Takže já zásadně odmítám, že bych já tady bránil v jednání Sněmovny. Byl jsem řádně omluven.